Některé věci vysvětleny, některé akceptovány, některé neakceptovány, nebo je tady psáno: akceptováno jinak. Což nevím, co znamená.

Vzhledem k tomu, že návrh počítá s odstraněním povinnosti uspokojit pohledávky věřitelů alespoň z 30 % a nastavuje možnost splnit oddlužení dle ustanovení § 412a odst. 1 písm. d), je zřejmé, že takto určený způsob oddlužení věřitele znevýhodňuje a vystavuje je nebezpečí, že jejich pohledávky nebudou ani částečně relevantním způsobem uspokojeny. Tuto připomínku považovalo Ministerstvo vnitra za zásadní. Za zásadní jsme ji považovali i my. Proto tady o tomto hovořil i můj kolega Marek Benda. Toto bylo vysvětleno také poměrně zvláštním způsobem.

Přičemž klíčovým atributem navrhované úpravy je právě zrušení minimální stanovené míry uspokojení nezajištěných věřitelů. Protiváha oddlužení poctivých dlužníků spočívá zejména v rozšíření způsobů oddlužení na obligatorní kombinaci plněním splátkového kalendáře za současného zpeněžení majetkové podstaty, zachování minimálně 30% hranice u dlužníků s celkovou výší dluhu nad 2,2 milionu korun a zachování všech nároků zajištěných věřitelů podle dosavadní právní úpravy. Dále v tom vysvětlení stojí, že předkladatel nepovažuje... Už zase pan ministr zmizel? Před chvílí tady byl pan ministr Stropnický.

Předkladatel nepovažuje za důvodné zpeněžování majetku dlužníků v případě, že by výnos takovéhoto zpeněžení zřejmě nepokryl ani odměnu insolvenčního správce, neboť v takových případech by třebas k částečnému uspokojení pohledávek věřitelů nad rozsah splátkového kalendáře stejně nedošlo. K znevýhodnění věřitelů takové opatření tedy nevede, domnívá se Ministerstvo spravedlnosti. Dále se Ministerstvo vnitra dotazovalo: Pro institut přerušení průběhu oddlužení požadujeme namísto důležitých důvodů jasně a výslovně určit skutečnosti, na základě kterých bude insolvenční soud moci rozhodnout o přerušení. Nejasná a vágní formulace by mohla vést ke zbytečnému a věřitele poškozujícímu prodlužování oddlužení. Opět tuto připomínku považovalo Ministerstvo vnitra za zásadní. A jak jí vysvětlilo Ministerstvo spravedlnosti?